Nejprve požádám předsedu mandátového a imunitního výboru pana poslance Stanislava Grospiče, aby nás seznámil s kroky, které tento výbor učinil, a poté přečetl Ústavou předepsaný slib, který noví poslanci složí do mých rukou. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo.

Tímto dnem jejich poslanecký mandát zanikl.